4.

Z pověření vlády předložený návrh v zastoupení místopředsedy vlády a ministra financí Andreje Babiše přednese paní ministryně Karla Šlechtová. Prosím, paní ministryně, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci, dovolte, abych uvedla novelu zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, která přináší další nástroj v boji proti daňovým únikům v oblasti přímých daní. Detaily zde byly představeny panem místopředsedou vlády při projednávání v prvním čtení.

V tuto chvíli za Ministerstvo financí a za vládu České republiky v přeneseném pověření za pana ministra financí tedy vyslovujeme souhlas s pozměňovacím návrhem rozpočtového výboru, co se týká účinnosti tohoto zákona. Děkuji, paní ministryně. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 868/1. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka rozpočtového výboru paní poslankyně Miloslava Vostrá, informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. A ještě dříve než vám ho dám, opravdu poprosím kolegy a kolegyně, aby se ztišili! Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající.